To znamená, lidé mají šanci zateplit, vyměnit třeba okna prostřednictvím českých výrobků jako takových. Také děkuji. Nyní je tedy na řadě pan poslanec Lang a připraví se pan poslanec Brabec. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Jsem rád, pane ministře, že navazujete na rámcovou pozici vlády Andreje Babiše a že v těchto programech pokračujete. Dále bych citoval: